S ohledem na zrušení povinné zálohy na začátku exekuce, ten zmiňovaný § 43b, je potřeba stanovení počtu vypořádání záloh, které odpadá. To platí i pro další zálohu, která bude tak nízká, že její výše bude vždy pod úrovní paušální náhrady hotových výdajů, ve výši 3 500 Kč. Opačný výklad by byl v rozporu s institutem paušálně určených nákladů.

K bodu 9, vypuštění bodu 96 a 97 § 88 odstavec 1 a 2. Bod 96 původně zavádí povinnost exekutora vydat a zaslat povinnému příkaz k úhradě nákladů exekuce i s výzvou k dobrovolnému plnění. To je však značně neefektivní postup. Jednak se základ pro výpočet odměny exekutora u úročených pohledávek každým dnem navyšuje, tudíž se exekutor v případě úhrady, jejíž přesný den je nejen nejistý, ale i neznámý, nevyhne vymáhání dalšího příkazu, a to určitě nechceme.

Proto navrhujeme vypustit.

Navíc odstavec 5 deklaruje něco, co vlastně v praxi vůbec nečiní potíže. Konečně, omlouvám se, už končím, konečně k přechodným ustanovením, co se týká změny bodu 7. Tady jde o technickou změnu a vypouští se odkaz na § 44b odst. 5. Následně bod 10 staré exekuce zahájené před nabytím účinnosti zákona budou podléhat nové úpravě povinného zastavování exekucí. Počátek běhu lhůty vyznačením doložky provedení exekuce je důležitý v tom ohledu, že po dobu řízení o návrhu na zastavení exekuce nemůže exekutor provádět exekuci podle vydaných exekučních příkazů. Bylo by tedy nefér vůči oprávněnému, aby povinný těžil z beneficia zastavení exekuce i v době, kdy pohledávka věřitele nebyla vymáhána a povinný z toho důvodu řízení záměrně protahoval.

Děkuji.

Takže, dámy a pánové, pěkný večer.